Za sedmé, do zákona jsme dostali i některá další zlepšení, která se můžou v porovnání s tím základním směrem zdát jako vedlejší, ale myslím si, že tento stát by neměl zapomínat na nikoho, kdo je ve svízelné situaci a může trpět nedostatečnou právní úpravou.

Já vás jenom upozorním.

A sama vláda tam má řadu důležitých změn, pro které stojí za to tento zákon schválit. Samozřejmě to nevyřeší všechny problémy, je to pouze právní rámec pro vládu, aby situaci lépe zvládla a neměli jsme zde pořád nouzový stav.

Děkuji za pozornost. Tak to bylo vystoupení Pirátů.